Uvědomme si, je potřeba pomoci našim lidem, aby oni sami následně byli schopni právě v této krizi pomáhat ostatním. My dnes řešíme růst cen potravin v desítkách procent, řešíme energetickou krizi. A to všechno musejí naši občané řešit teď a sami. Máme tady přece vládu, která přísahala zastupovat naše zájmy. My rozhodně ne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato mimořádná situace ukazuje, že když se chce, tak to jde. Ještě před půl rokem by nikdo nevěřil, kolik volných bytů je k dispozici dnes pro potřebné ukrajinské běžence. A to je dobře. Mrzí mě, že nebyly volné například před půl rokem pro mladé rodiny. Jsem rád, že jste možná šikovnější než vláda předchozí, nicméně si uvědomte, že účty budete skládat na konci také. Proč nepodporujete stejným způsobem naše české výrobce, aby nemuseli promítat rostoucí ceny komodit do svých výrobků?

A pořád nevíme, jak dlouho.

Současný přístup dvou krizí, a to je krize uprchlická a vedle ní krize energetická, mi v mnohém postup této vlády připomíná fotbalové utkání přípravek do šesti let.

Ano, musíme řešit dopady války na Ukrajině, musíme řešit uprchlickou krizi. Musíme pomoci, ale nesmíme zapomínat na lidi, kteří žijí zde. Proto vás vyzývám, abyste stejně intenzivně řešili dopady růstu cen energií, dopady růstu cen paliv, dopady rostoucí inflace a nárůstu cen potravin. Ne až pak. Pokud to neuděláte, hrozí, že lidem dojdou peníze a budou více závislí na státní podpoře. A to vy přece nechcete. Vážené kolegyně, vážení kolegové, většina v této Sněmovně se vymkne opět svému poslaneckému slibu a na sílu prohlasuje cokoliv, bez ohledu na dopady do naší republiky, bez ohledu na její občany.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bohužel zde nejsou faktické poznámky a v tom neříkám, že jsem expert, ale ty mě opravdu baví. V každém případě musím reagovat se zpožděním a už to nemá to kouzlo, takže bych ráda zareagovala na pana poslance Kučeru, který zde už není, ale možná určitě to uslyší, protože všichni mají zapnuté televizory a poslouchají.

Já jsem ráda, že už konečně jste vyslyšeli signály a začnete analyzovat, když už skoro všichni začínají kolabovat tady v tom státě. Myslím tím nejenom průmysl, ale i ty zemědělce, které tady paní Margit Balaštíková zmiňovala, prostřednictvím pana předsedajícího. Doufám, že tedy k něčemu dojdete a budete mít nějaké řešení.

Kdežto u projevů pana poslance Kučery občas vůbec nevím, co říká. Ale bohužel dar slova nemá úplně každý. Ale to spíš jenom tak jako na okraj, abychom si vysvětlili to, co tady bylo řečeno. Původně jsem vůbec vystupovat nechtěla, ale když jsem viděla, že spousta poslanců ze začátku vůbec nemluví k věci, to znamená k tomu, proč ten nouzový stav se prodlužuje, tak jsem si řekla, proč bych i já nevystoupila a neřekla to, co si myslím, nebo to, co by zde mělo zaznít. To je to, co tady bylo zmiňováno.

To znamená zrušení přimíchávání biopaliv.

Dopravci budou dál platit to, co platí, protože správně identifikovali, že dodavatelé pohonných hmot musejí snížit emise skleníkových plynů, což je daná transpozice, o 6 % ročně, to znamená, že pokud vy zrušíte § 19 v zákoně o ovzduší, populisticky, tak se nestane vůbec nic. Ta cena zůstane stejná. Ne, nesníží se o nic.

A ona nebude.

Další věc, co samozřejmě mě zajímá, to je to oslovení dopravců na vládu. Omlouvám se. Další věc, co mě zajímá, samozřejmě zase opět se vrátím k těm dopravcům, nebudu se bavit o tom, že i ty lidi to postihne, oslovili jak vládu, myslím tím jak ministra dopravy, tak oslovili i premiéra s tím, že opravdu v současné době jsou v kritické situaci.